Děkuji panu ministrovi, který tím otevřel znovu rozpravu. Prosím, pane předsedo. Tak pan ministr chtěl otevřít rozpravu, je třeba říct. Jinak kdyby si včas načetl zkrácení lhůty, tak neměl potřebu mi říkat.

Vy moc dobře víte, že soukromí dopravci tam tu podmínku chtěli. A taky moc dobře víte, že ta podmínka tam není. Není tam ta podmínka. Vláda si tímhle chce podporovat svoji firmu na úkor ostatních.

A říkám, ani jste tam nezakotvili povinnost soutěžit.

A pokud chce mít někdo dlouhodobý závazek, tzn. mandatorní výdaj státního rozpočtu, tak by to neměl dělat takhle pokoutně bez Sněmovny.

A ta soutěž prostě zkvalitňuje služby a současně taky snižuje cenu. Takže na tom vydělá cestující.

Pak ta debata není férová. Já se cítím v nevýhodě, logicky.

Taková ta představa stát si nakoupí vlaky a bude je půjčovat dopravcům... A už to padlo dokonce. Ale když o tom nedebatujeme, tak se nezlobte, vy to možná máte v rámci koalice vydiskutované, ale my se nic nedozvíme.

Tomu já přece rozumím.

Pane ministře, hezky jste nám otevřel tu rozpravu. Prosím, pan poslanec Birke.

Děkuji panu poslanci. Eviduji jeho návrh na zkrácení lhůty. Mám tu ještě s faktickou poznámkou pana poslance Kudelu. Pane poslanče? Odmazávám vás tedy. Děkuji. A to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Už jsme návrh přikázali garančnímu výboru, kterým je hospodářský výbor, a pan poslanec Bendl navrhl, abychom hlasovali o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je tady opět žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak to navrhl pan poslanec Petr Bendl.

Návrh byl přijat. Poslední návrh, který budeme hlasovat, je návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů na třicet dnů, jak jej navrhl pan poslanec Jan Birke. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na třicet dnů.

Návrh na zkrácení lhůty byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu, dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k projednání byla zkrácena na třicet dnů. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.